Takže mně dovolte, abych závěrem, třebaže bych si přál, aby tento zákon byl ještě přísnější, se přimluvil za jeho přijetí.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji. Vážené paní a pánové, budeme pokračovat. Pan předseda Poslanecké sněmovny zahájil bod číslo 29, to je vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Já se vás zeptám ale za chviličku.

Budu mít na vás neobvyklý dotaz, jestli považujete v tuto chvíli za vhodné, abychom pokračovali v zahájeném bodu číslo 29, nebo jestli považujete za vhodnější, abychom prohlásili tento bod za přerušený po odchodu prezidenta republiky a vrátili se, musím říci dvojím hlasováním, k bodu ve třetím čtení.

Pokud s tím někdo nesouhlasí, ať navrhne, že nesouhlasí s postupem předsedajícího. Nikdo nic nenavrhuje, děkuji, takže souhlasíte s postupem, který jsem nyní předložil.

Děkuji vám. Kdo souhlasí s tím, abychom se nyní vrátili k bodu číslo 115, ke třetímu čtení návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění?

Kdo je proti?